Jenom dám zase porovnání s Francií. Takže my dáváme víc než dvojnásobnou sazbu, než dala Francie, a co se týče limitu lokálního obratu, dáváme více než šestkrát méně, než nastavila Francie.

Není možné si myslet, že ne.

Takže jsem přesvědčen, že ten problém, jakkoli ho musíme řešit, a já se tomu nevyhýbám, si opravdu zaslouží svoji důkladnou diskuzi.

Ale můžeme říct také jiný příklad.

A i tu musíme tedy diskutovat, protože jestli je to v zájmu toho, abychom odstranili nespravedlnost v efektivní míře zdanění, tak tu nespravedlnost nemůžeme napravit tak, že se jiných nespravedlností budeme dopouštět.

Já také děkuji. Jako první pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Nacher.

Takže předpokládám, že tam je to asi takhle, ale nevím. Potvrdí to možná Ministerstvo financí.

Prosím. Děkuji.

To znamená, že z tohoto úhlu pohledu si myslím, že naopak ten obrat v rámci České republiky je vyšší než v té Francii.

Já také kvituji velice klidnou debatu.